Na to bych se ráda zeptala.

Dám tady ten příklad, protože je to srozumitelné. Prostě někdo chtěl stavět, soused se odvolal.

Za to první se omlouvám. My samozřejmě nevedeme samostatnou evidenci, my vedeme ta podání. Nicméně co se týká přezkumu, tak aktuálně vedeme 165 podnětů na přezkumy v rámci tohoto odboru.

A naprosto podtrhuji, a souhlasím s vámi, že samozřejmě tam musí být vymahatelnost práva, a na to skutečně striktně dbáme. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, pane ministře. Jistě se shodneme, že třídění odpadu je v České republice na dobré úrovni. Shodneme se určitě i na tom, že je to velmi záslužné. Ale motivace obyvatel třídit odpad se mnohdy opírá o zvýhodnění odvozu tohoto odpadu, který si pro ně obce připravily. Nyní se však nacházíme v době, kdy u většiny komodit nabídka převyšuje poptávku a obce například za papír nedostávají ani korunu.

Do budoucna už to ale nevypadá moc optimisticky, neboť neblahý dopad má zřejmě i plošné kácení stromů napadených kůrovcem a důsledkem toho je pokles ceny průmyslově zpracovatelného dřeva, což má zase přímý vliv na vývoj výkupní ceny papíru, nápojových kartonů a papírových obalů.

Smluvní partneři zatím papír berou bez omezení, ale neplatí za něj, tedy je to zadarmo.

Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

Děkuji za ten dotaz.

Ale tady řeknu na rovinu, že nechystáme a ani nemáme jako Ministerstvo životního prostředí nějakou možnost do toho vstoupit obchodně, protože to jsou normální obchodní vazby samozřejmě mezi tím vlastníkem těch odpadů, což jsou obce, a těmi, kteří to nějakým způsobem spotřebovávají, což jsou především právě papírny.

A tohle je ta naše pomoc, protože naše dotační tituly půjdou i nadále především do toho, abychom podporovali recyklační linky, to znamená, aby se tady ještě více výrobků z těch recyklovaných hmot včetně papíru vyrábělo.

Na co jsme připraveni, co děláme a budeme dělat, že budeme dál dotovat všechny způsoby třídění a samozřejmě budeme dotovat i recyklační linky.

A jsme tam, kde jsme vlastně úplně být nechtěli.

Děkuji.

Po recyklaci, tedy materiálovém využití, je energetické využití a na konci toho řetězce je skládkování.

Ale je jasné, že část může skončit energetickým využitím.